Za tu nepřesnost se omlouvám.

To se vetovat nedá. My to říkáme pořád. Hned jsem klidnější před víkendem. Prosím, pan předseda Sklenák. Děkuji a doufám, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího, že oceňujete i můj přístup, že jsem veto vznesl ještě v obecné rozpravě, nikoliv, jak vy občas děláte, až po jejím skončení, aby nebylo možné vznést ten další návrh. Děkuji. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu.

Máte slovo.

Já neznám mnoho témat, která by měla být pro nás významnější, a nedovedu si představit, že bych je skutečně odbýval tak povrchně a volným povídáním, jako to tady někdy zaznívá.

Ono se musí prostě spočítat, kolik lidí to bude potřebovat, a ty lidi musíme vychovat.

Dneska je to jiné.

Vždycky ambulantní medicína prostě za sebou musí mít adekvátní laboratorní vyšetřovací zázemí, které mohou použít, a to je potom rozhodující.

Medicína musí mít jinou dimenzi, a proto také jsem přesvědčen o tom, že vychovávání lidí, kteří to primárně chtějí dělat, je zásadní.

Vzdělání, o kterém hovořil kolega Kasal, vaším prostřednictvím, které bylo staré, bylo vzdělání dvoustupňové, které říkalo: když máš jedničku, můžeš být jenom v terénu, když máš dvojku, můžeš být vedoucí pracovník v nemocnici.